A to, co tam není a pro co nikdy ruku nezvednu, je to, aby zde byla uzákoněna možnost adopcí dětí, protože se obávám, že v této zvláštní, chaotické době ve chvíli, kdy bychom povolili adopce homosexuálním párům, tyto páry budou mít přednost před heterosexuálními žadateli.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Já vím, že svět se mění.

Děkuji, pane poslanče. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych se taky vyjádřil. Já tady budu reagovat na svou předřečnici, paní doktorku. Já se na to podívám z hlediska evoluce lidského rodu.

Já bych chtěl upozornit na to, že asi si toho všímáme všichni, že upadá porodnost našich populací, tedy hlavně těch západních, že je to velmi nepříznivý trend, a chtěl bych upozornit na to, že my namísto abychom diskutovali o tom, jakým způsobem tento nepříznivý trend obrátit, který povede, bezpochyby povede k zániku nebo nahrazení našich společností, tak se tady bavíme o věci, kterou tedy úplně bych neřekl, že nechápu ty kolegy, kteří to tady navrhují, ale považuji to za minoritní proti tomu problému, před který jsme postaveni tím, a budeme postaveni v blízké budoucnosti a nakonec už to vidíme u důchodové reformy, že vlastně se nedostatečně reprodukujeme, protože porodnost v naší zemi je 1,7, v jiných západních zemích je ještě daleko nižší. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, budu velmi stručná. Já jsem bytostně přesvědčena, že je čas zajistit rovná práva párům stejného pohlaví. Dovolte mi malou odbočku do minulosti. Na začátku minulého století tady v našich končinách ženy bojovaly za svá práva, za to, aby vůbec mohly jít volit. A ruku na srdce, dámy, dnes už si neumíme představit, že bychom nešly k volbám, že bychom nemohly být voleny, a vůbec jinak byly kráceny na svých právech. A také tenkrát část společnosti mužů, ale i žen byla proti této změně. A já myslím, že je potřeba na té naší cestě za rovná práva všech občanů prostě popojít dál, v tuto chvíli zajistit rovná práva právě stejnopohlavním párům. Já jsem přesvědčená, že k tomu prostě dojde dříve nebo později, v některých zemích už tuto normu mají. A na závěr jednu poznámku. Já vlastně úplně nerozumím nesouhlasu části společnosti i části poslanců zejména proto, že institut manželství, tak jak ho známe dnes, tam žádná práva krácena nebudou. Jinými slovy, neublížím nikomu a pomůžeme části společnosti tak, aby se cítila jako rovnocenní členové. A tak vás chci poprosit, abyste se na to podívali touto optikou a tuto legislativní normu podpořili. Přednostní, ano. Pan předseda. Děkuji, pane místopředsedo.

Chci za prvé poděkovat za to, že až možná na nějaké drobné výjimky se ta debata vede ve velmi věcném a slušném stylu.

Ale stejně tak manželství není právem a jeho účelem není ošetření vztahu dvou lidí, kteří se mají rádi.

To jsou různé podoby a různé formy lásky, které ale nemáme mít tendenci škatulkovat nebo dávat do nějakých mantinelů právního řádu nebo býti přesvědčeni o tom, že dokud něco nebude, jsou popírána naše práva.